Vážený pane předsedající, dámy a pánové, otázka územní suverenity je základní charakteristikou svobodného a nezávislého státu. Doposud jsem měla pocit, že Česká republika k takovým státům patří. V poslední době však o tom začínám silně pochybovat. Co mě k pochybnostem přivádí? Jsou to v prvé řadě nesmyslná nařízení přicházející z Evropské unie.

Mimo jiné o přeměnu nezávislých evropských států v nesvéprávné regiony podobné jakýmsi protektorátům. Cituji: Členský stát má možnost se dočasně relokačního mechanismu neúčastnit. V takovém případě musí za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele na místo něho přijal, 250 tisíc eur. Chápu důležitost solidarity a pomoci potřebným, bohužel primárním poskytovatelem této pomoci mají být ty státy, které prostřednictvím svých kolonií ožebračovaly po staletí domovské země migrantů. My jsme nikdy žádnou kolonii nevlastnili ani jsme žádnou zemi nikdy nerozvrátili. Máme tedy plné právo rozhodovat si, kdo u nás bude žít, komu jsme ochotni pomáhat, a nikdo nás v tomto právu nemůže nahrazovat ani nám vnucovat svou vůli a své pohledy, které mohou v konečném důsledku zcela změnit naši bezpečnostní situaci. Apeluji tedy na Poslaneckou sněmovnu, aby co nejrozhodněji odmítla snahy o zavedení podobných praktik do právního řádu České republiky, a nenajdemeli k tomuto kroku sami odvahu, pak o této záležitosti nechejme rozhodnout naše občany v referendu. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Jarošové, nyní s faktickou poznámkou paní kolegyně Černochová. Pan kolega Rozvoral ještě posečká. Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Myslím, že pokud tady vystoupí pan ministr vnitra, který jistě ví, jaká je skutečnost, že si tady ušetříme některé ty debaty, některé ty příspěvky. Vím, že je chvilku v pozici, na druhou stranu si myslím, že ty dva měsíce jsou poměrně dlouhou dobou na to, aby se s takto zásadním dokumentem on mohl seznámit a mohl na něj mít nějaký názor. Takže tímto vyzývám pana ministra vnitra, aby se v rámci této diskuse přihlásil a aby nám řekl jasné stanovisko Ministerstva vnitra v této věci. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času k faktické poznámce.

No není pravda, že členové evropského výboru jsou nadšeni z té reformy, ale my nevíme, jaká bude.

Ale pokud se zavede trvalý přerozdělovací mechanismus, anebo dokonce sankce za odmítnutí, no tak je to špatně.

No, SPD podpořilo Miloše Zemana do funkce prezidenta.

Rozmyslete si, koho podporujete. Asi v tom nemáte úplně jasno. Já jsem, kolego, tolerance sama.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, už tady zaznělo mnohé. Než se dostanu k tomu konkrétnímu, jenom na úvod řeknu takovou faktickou poznámku. Usnesení, kdy i v minulých obdobích už Poslanecká sněmovna drtivou většinu přijala, už jich máme tento problém popsaný asi deset, kde se tady tohle opakuje. Další věc. Chtěl bych se k tomu teď vyjádřit, řekněme, komplexně.

Jediný stát, který projedná žádost příslušného cizince o azyl a ve věci rozhodne, ať je žádost o azyl podána kdekoliv na území těchto států. V rámci předloženého návrhu jsou projednávána opatření jak k posílení bezpečnosti a efektivity evropského azylového systému, tak i k posílení solidarity, včetně povinného přerozdělovacího mechanismu pro případ velké migrační vlny. Návrh Evropské komise se v tomto bodě nicméně týká pouze osob majících nárok na udělení azylu. Česká republika svou pozici prosazuje v rámci jednání v Radě EU v souladu s rámcovou pozicí schválenou vládou a parlamentem, a aby změny dublinského systému neobsahovaly pravidla pro automaticky spuštěný povinný přerozdělovací mechanismus a aby tyto změny s ohledem na citlivost otázky přijaly jednomyslně. Evropský parlament svou pozici pro jednání s Evropskou radou schválil již v říjnu loňského roku, což už tady také zaznělo, přičemž tento návrh je pro řadu členských států nepřijatelný, a Česká republika bude prosazovat blokaci těchto návrhů v Radě Evropy.

Tato vláda se chová velice aktivně, pracuje na tomto názoru, který není v rozporu, který tady zaznívá, který tady je navrhován.

To je celá řada informací, které jsou v utajovaných režimech a kdy neustále na tom pracujeme. Co se týče prvního bezpečnostního stupně proti terorismu, je to opět systém, který je pečlivě vyhodnocován, a v současné době je to systém preventivního charakteru. Jenom bych zareagoval na ty zábrany a ty samopaly. Bohužel ta doba a ta bezpečnostní situace se vyvíjejí.